Počkám, jsem říkal. Dokud budou rušit, tak počkám.

To si myslím, že je rozumná věc.

To společné posuzování samozřejmě k tomu přispívá, to je třeba říct. Pak je třeba stanovit, ale taky vymáhat jasná pravidla stavební, požární, hygienická, protože ona mnohdy jsou, mnohé ty stavební úřady tak nepostupují, nebo postupují poměrně zdlouhavě, takže dát zase nástroj těm, kteří tato pravidla chtějí uplatňovat, aby je mohli účinně vymáhat a případně při porušování hygienických, požárních či jiných standardů ty ubytovny zavírat.

My jako občanští demokraté zdůrazňujeme, že klíčová je prostupnost.

To jsou podněty k příštím debatám nad další novelou, protože rozumíme tomu, že problém byl akutní, řeší se takhle, ale existují další problémy a není důvod nevyužít zkušenosti kolegů z komunální politiky, kteří to řeší dnes a denně. V rámci této novely si pak dovolím načíst v podrobné rozpravě ty návrhy, které přicházejí z Ostravy.

Prosím, pokračujte.

Ale chci říct, že to trápí mnohé starosty a zastupitelstva bez ohledu na politickou příslušnost, bez ohledu na velikost města. My jsme připraveni ten návrh zákona podpořit, i pokud by neprošly naše pozměňovací návrhy. Považujeme je za doplnění, není to nic, co by bylo proti návrhu vlády a paní ministryně. Věříme, že bychom mohli získat podporu, a jsme připraveni spolupracovat zejména v sociálním výboru v debatách o tom, jak tuhle otázku řešit v těch oblastech, o kterých jsem hovořil. Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Zároveň se i vyjádřím k pozměňovacímu návrhu kolegy Sklenáka.